Co mně osobně vadí a vnímám, je, že tímto zákonem se budeme muset zabývat opakovaně, protože snahy Evropské unie ukazují, že se připravuje další zásah do práv držet zbraň, držet munici, další zásah do občanských svobod těch, kteří si tento koníček vybrali. A tento zásah, ať už se týká tolik deklarovaného olova, popřípadě znovu zásah snahy zakázat zbraně, které mají vzhled vojenských zbraní. Ale které zbraně nemají vzhled vojenských zbraní? Proto vnímám tento návrh jako velice dobrý návrh, který řeší problematiku v České republice. Přivítám ty návrhy, které povedou k tomu, že se nám tento zákon podaří přijmout bez větších komplikací ve všech třech čteních. Zároveň vítám iniciativu senátorů, kteří připravují návrh zakotvení určitého práva mít možnost se bránit do Ústavy České republiky. Toto si myslím, že zaslouží pozornost a poděkování rozhodnutí Senátu připravit a dát Sněmovně k projednání. A pevně věřím, že v rámci druhého čtení se již budeme vracet opravdu ke konkrétním věcem, tu politickou část rétoriky si odpustíme a budeme se snažit přispět k tomu, aby Česká republika byla opět v Evropě udávána jako země, která má velice liberální zákon o zbraních a střelivu, ale také velice přísný a velice dobrý, abychom byli příkladem a vzorem pro celou Evropu v rámci postupu, jak v této problematice jít a postupovat. Čili na závěr ještě jednou děkuji Ministerstvu vnitra, hlavně pracovníkům, kteří se podíleli na návrhu tohoto zákona. Neměli lehkou práci.

Musíme se k němu postavit tak, že Evropa prostě nějaké tendence má, a budeme hledat cesty, jak najít kompromis a dojít k dobrému zákonu v rámci zbraní a střeliva. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, vaše dvě minuty.

Není skutečně systémové řešení vypovědět Lisabonskou smlouvu a nenechat si nařizovat někým jiným, co my chceme? Takže vláda to nechce, střelci to nechtějí, tady drtivá většina poslanců to nechce, aspoň dle toho, jak vystupují, ale výsledek bude, že to nakonec tedy nějak tak jako ubožácky schválíme.

Hrdost českého poslance na nule. Já už jsem kvůli tomu několikrát vystupoval, ale je to věc, která je zásadní.

Nyní zatím poslední přihlášku mám pana poslance Zdeňka Ondráčka. Já se omlouvám, nechci zlobit, jak tady bylo naznačeno, ale musím reagovat na to, co tady zaznělo.

Protože samozřejmě občanská společnost má také zastánce tohoto postupu. Mnoho lidí je tady příznivcem, aby občané neměli v držení zbraně. A já to ctím.

Ale přesto je to vážné varování pro všechny, hlavně v Evropské unii, že tady je nespokojenost s činností zrovna v této oblasti. A myslím si, že tento signál, po kterém je tady voláno, hrdost českých občanů a českých zákonodárců, je tady docela zřetelně a jasně řečen. Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Úplně ve zkratce zareaguji na svého předřečníka.

A proto sám za sebe říkám, že budu podporovat návrh pana poslance Kotena, to znamená zamítnutí sněmovního tisku 92, i přesto, že hrozí ta sankce, protože někde se to zarazit musí. A kolega říká, že to není zrovna ten důvod. Já ten důvod tam vidím. Jsem také střelec, také držitel několika zbraní. A prostě nelíbí se mi to.

Ale zbraň podle trestního práva je cokoli, čím lze útok proti tomu druhém učinit důraznější.

Dostanete pozvánku. A budeme velmi rádi, protože ta diskuse má být široká.

Ale na to už jsme si v podstatě zvykli. Kolega Luzar také zmínil, že je tady nějaká novela zákona č. 110 o bezpečnosti České republiky. Je to ústavní zákon, podotýkám.

Bylo zmíněno Ministerstvo vnitra a poděkování. Ano, na začátku, když se to rodilo v Evropské unii, jsme mohli být aktivnější a mohli jsme tam dát tu žlutou kartu a prostě některé věci říct.